To nemá cenu opakovat. Já si v této chvíli jenom dovolím, a pak se přihlásím s čísly, načíst dva pozměňovací návrhy.

Každá z těch obcí to řeší jinak.

Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji.

V době, kdy se schvaloval tento návrh zákona na Zastupitelstvu hlavního města Prahy, jsem nebyl zastupitelem. A stále nejsem příliš přesvědčen, že je to opravdu velký problém Prahy a že se má řešit takto. Děkuji.

Já jsem tady v prvém čtení velmi kriticky vystupoval k tomu původnímu návrhu hlavního města Prahy. Já jsem rád, že jsme dnes odhlasovali změnu v tom, že už se nebude měnit volná živnost na vázanou.

Dovolte, abych vám to stručně vysvětlil.

Právě v těchto konkrétních případech v soukromých i veřejných muzeích je však lépe nechat na vlastníkovi či správci objektu, případně také správci toho území, zkrátka nechat na svobodné vůli vlastníka či správce, zda si vybere a koho si vybere jako svého zaměstnance.

Nemají k tomu patřičnou kvalifikaci a nemají k tomu třeba příslušnou praxi. Proto bych vás chtěl požádat o zvážení podpory pro tento pozměňovací návrh, protože si myslím, že skutečně nemáme vstupovat příliš do práv vlastníků jednotlivých subjektů.

Děkuji za slovo.

Současná Rada hlavního města Prahy tuto novelu podporuje.

Tady by to neprošlo. To jsme si přece řekli a tady to kolečko nebudu opakovat. Proto jsme načetli ten pozměňovací návrh s těmi dvěma druhy průkazek, aby to mělo nějakou šanci a aby to neblokovalo činnost někde mimo Prahy. Proti té vázané, nebo i proti tomu kompromisu? Ten by byl i pro tu původní přísnou verzi, a vy pak řeknete na mikrofon, ano, jste bývalý zastupitel, že nepodporujete ani tu velmi zjemněnou záležitost.